Nic víc. To bylo někdy v březnu. Teď sem jde novela. A co tedy má paní ministryně za větší prioritu než tuto novelu? Nebo na předchozích schůzích, proč to točila technickou novelu, když teď budeme následně implementovat zcela zásadně novou evropskou směrnici, výrazně liberální. Tak proč na tuto technickou to neprotočila přes poslanecký návrh? Takže tady já výčitky svědomí nemám. Co se týká pana profesora Zlatušky.

A bere se, že nikdo o tom nediskutuje, že to tak je.

Pan profesor zřejmě neví, co se odehrává při stavbě nového berlínského letiště.

Takže prosím, pokud si tady chceme něco namlouvat... Teď k vlastnímu zákonu. My také podpoříme to, aby byl zamítnut v tomto předkladu v prvém čtení. Zjevně koalice má dostatečnou sílu, aby se tak nestalo, tak moc bych se připojil k návrhu pana kolegy Pilného, aby to dostal hospodářský výbor.

Protože jestliže soud v půlce stavby to zastaví nějakým předběžným opatřením, já nevím, kdo bude hradit škody.

Nicméně rozhodně si málokdo asi prosadí zprovoznění potom takové akce. Takže to je další věc.

Příprav odtaxovaných tak, aby se nestalo, že vlastně máme peníze, ale nemáme co stavět.

Samozřejmě pokud bude takovýto zákon schválen, bude to ještě horší.

Při chaosu, jak funguje státní správa, jak fungují obstaravatelé nebo vyjednavatelé územních rozhodnutí, stavebních povolení, tak samozřejmě potom ať už jedinci, nebo různé iniciativy celkem lehce, zvláště když někteří úřednici jsou spjati s těmito iniciativami nebo těmito zájmy, tak udělají i rádi formální chyby, na kterých všechno potom padá. Takže já si myslím, že v tomto by mělo být striktně v tom zákonu napsáno, kdy a za jakých podmínek už nevede cesta zpátky. Na poslance Schwarze a pro hnutí ANO už bylo odpovězeno panem zpravodajem. Ano, ANO. Pro poslance ANO ano. Co si kdo vyjedná, to má. Ano, pravidla, říkám, ano, ano. Přesně to, co říkal kolega Kučera.

Žádný stát... V čem je také kouzlo nebo jádro pudla. V žádné zemi na světě, která je v nějakém společenství, a my jsme v Evropském společenství, neexistuje tolik udavačů a stěžovatelů do Bruselu jako z České republiky.

To je poslední stanovisko. Takže to je prostě další, kde sami sobě škodíme, protože ti lidé pak mohou skončit také na těch stromech nebo na těch nedokonalých silnicích s pomláceným zdravím, nebo dokonce přijdou o své blízké.

Děkuji panu poslanci Laudátovi. Děkuji za slovo. Já bych chtěl varovat všechny poslanecké kluby, opoziční i vládní, aby z tohoto dělali právě tu opozičně vládní politiku. Toto je vážná věc, přátelé. Kdyby byl přijat v podobě, ve které je navrhován například tento zákon, tak jsme nikdy nepostavili v České republice Hyundai.

Co tahle republika potřebuje jako sůl, jsou investice zahraniční i české. Bez toho prostě rozvoj české ekonomiky, rozvoj hospodářství a životní úrovně nenastane. Já myslím, že se musíme všichni pokusit bez ohledu na to, kdo je z opozice a kdo sedí ve vládních poslaneckých lavicích, buď ten zákon zamítnout a hledat nějaké jiné řešení v Evropě, anebo ho předělat tak, aby byl alespoň trochu přijatelný pro ekonomiku České republiky. To když přijmeme, tak je to začarovaný kruh. Když ho nebudeme mít, tak je nedostaneme, když budeme mít tento zákon, tak je neutratíme.